Nenechte se prosím zmást.

Opravdu nemá.

Kriticky a zcela jasně se vyjádřil nejeden renomovaný ústavní právník, ale k tomu se dostanu posléze. Není důvod narušovat důvěru v náš právní stát jen kvůli selhání dvou ministrů, potažmo premiéra. Stále je tady možnost tento návrh stáhnout, nepodpořit, červnovou valorizaci vyplatit podle zákona a jednat s opozicí, tedy s námi, o nastavení valorizačního mechanismu do budoucna. Sami dobře víte, že v opačném případě hrozí blamáž, za kterou ponese morální odpovědnost každý z vás. Nenechte se, prosím, vmanipulovat do nekomfortní role jen proto, že si někdo nesplnil své domácí úkoly, protože jak sám přiznal, na ně prostě neměl kvůli svým osobním prioritám v zahraniční politice čas. Budu zcela konkrétní. Prvotní příčinou této zbytečné, nešťastné a ostudné situace není nic jiného než notorický odpor ministra financí Zbyňka Stanjury k reálným číslům, než tvrdohlavé odmítání započítání reálných a mandatorních výdajů státu do státního rozpočtu.

Věřím, že nikdo z vás si nedovede představit, že by si svůj rodinný rozpočet naplánoval bez započítání hypotéky, nájemného, platby za elektřinu nebo jiného z vašich povinných výdajů.

Právě tohle se stalo ministru financí se státním rozpočtem, ačkoliv moc dobře věděl, že lednová inflace neklesne pod 5 %, tím pádem státu ze zákona vznikne povinnost mimořádné červnové valorizace důchodů. Na dotazy, jak tedy hodlá zákonné valorizaci dostát, odpovídal šéf státní kasy žargonem, že ty peníze prostě nějak najde.

Zároveň Národní rozpočtová rada varovala, že vzhledem k vysoké částce, kterou bude potřeba na mimořádnou valorizaci vynaložit, nelze rozumně předpokládat, že ji bude možné pokrýt z úspor v jiných položkách státního rozpočtu.

Upozorňovala jsem na mimořádně alarmující stav, kdy Ministerstvo financí do zákona o státním rozpočtu zcela nepochopitelně nezapočítalo objektivní a zjevné výdaje za desítky miliard korun. Ptala jsem se, zda nejdůležitější zákon, který určuje ekonomické a politické mantinely vlády, máme vnímat jako cár papíru, kde chybějící desítky miliard nestojí ministru financí za pozornost.